Takže v tomto ohledu plánuji navrhnout pozměňovací návrh, který bude rozšiřovat § 52, který stanoví kompetenci Úřadu pro ochranu osobních údajů tak, aby tam byla řešena i otázka kolize práva na ochranu osobních údajů a práva na informace, tak abychom zajistili skutečnou vymahatelnost práva na informace, aby se ten úřad držel judikatury správních soudů a vůbec aby ten zákon naplnil svůj účel. Také děkuji. To znamená, prosím paní poslankyni Věru Kovářovou a připraví se pan poslanec Jiří Valenta. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že po panu zpravodaji Bendovi je těžké vystoupit, protože on řadu problémů, o kterých jsem chtěla hovořit, již zmínil. Proto uvedu pouze dva body, ke kterým se chci vyjádřit k onomu sněmovnímu tisku.

Jsem ráda, že se k onomu bodu dnes můžeme vyjádřit. Co způsobilo ono zpoždění zákona o zpracování osobních údajů? Především to vyvolalo paniku mezi obcemi. Proto je třeba se ptát, čím se liší rakouské úřady od těch českých, že v jejich případě bylo možné využít zmírnění v případě pokut udělovaných obcí, které nařízení GDPR nabízí?

Sdružení místních samospráv vyjednalo s panem ministrem Metnarem, že pokuty u obcí budou zmírněny. Pokud vím, tak tento návrh směřoval také na vládu, ale bohužel vláda tento návrh nepřijala z důvodů, které mi nejsou úplně zřejmé, a budu ráda, pokud by se pan ministr k tomu vyjádřil. Ať už budou důvody jakékoliv, osobně jsem přesvědčena o tom, že obce, které osobní údaje většinou zpracovávají za účelem správy věcí veřejných a ne kvůli zisku jako soukromé společnosti, by už z tohoto důvodu měly být vyňaty z obecného režimu. O tom, jestli pokuty u nich mají být nulové, nebo jen zmírněné, je určitě možné diskutovat. Stejný režim pro nestejné subjekty je podle mě ale jednoznačně špatně. Znamená to tedy, že každý stát si výši pokut pro samosprávy může upravit. Využili toho Rakušané a podle mých informací se o tom podobné úvahy vedou i v Irsku nebo Švédsku.

Je to sice řečnická otázka, ale ráda bych na ni slyšela odpověď. Zvažte prosím, zda bychom v případě samospráv neumožnili též výjimku týkající se udělování pokut. Z tohoto důvodu jsem připravila pozměňovací návrh, který jsem pro vaši informaci vložila již do systému. Jsou tam uvedeny dvě varianty. Jedna varianta se zaobírá tím rakouským modelem, který říká, že samosprávám se pokuty neudělují. Druhá varianta ukládá pokutu, ale mnohem nižší. Budu ráda, když v tomto případě se podíváte na onen pozměňovací návrh, který samozřejmě budeme projednávat v další fázi jednání o tomto tisku. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Než dostane slovo pan poslanec Valenta, tak tady mám omluvenku.

Takže děkuji za slovo, pane předsedající. Mnohé už tady padlo. Budu se snažit toto neopakovat, ale přesto v souvislosti s přijímáním tohoto zákona si musíme odpovědět na několik zásadních otázek. Za prvé. Ano, problémy ponese, a již i dokonce nese, a to značné.

Díky nepochopitelně laxnímu přístupu předešlé vládní koalice ČSSD, ANO, KDUČSL, a to nejenom v této oblasti, se teď firmy, ale i jednotlivci, na které budou nové povinnosti tvrdě dopadat, nejspíše zblázní. Což znamená, že poskytuje členským státům určitý prostor ke stanovení vlastních pravidel formou zákonů nebo také podzákonných předpisů.

Slyšíte dobře. Je to další smutný výsledek práce prý tolik úspěšné Sobotkovy vlády. A znovu podotýkám, že vlády koaliční, tedy že silné slovo tam mělo i hnutí ANO, ovšem priority byly nejspíše jiné.